Za třetí, rozpočtový výbor bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna ve čtvrtém volebním období neuzavřela státní závěrečný účet ČR za rok 2012, i když její výbory projednaly všechny přikázané kapitoly a rozpočtový výbor společně se zpravodaji všech výborů projednávání ukončil a doporučil Poslanecké sněmovně tento závěrečný účet schválit a vzniklé saldo vypořádat. Velmi se omlouvám. Prosím všechny diskutující, aby své rozhovory přenesli do předsálí. Děkuji vám.

Dále rozpočtový výbor doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu do návrhu pořadu červencové schůze Poslanecké sněmovny a rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poprosit ani ne tak zpravodaje jako teď nevím přesně, koho. Chtěl bych poprosit pana místopředsedu vlády pro vědu, výzkum, inovace pana poslance Bělobrádka, jestli by na školský výbor připravil analýzu využití peněz do oblasti vědy a výzkumu, které jdou do těch kapitol, které nejsou rozpočtovým výborem přikázány školskému výboru, tzn. to jsou kapitoly většiny ministerstev.

Děkuji. Dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ani ne tak závěrečné slovo jako možnosti hlasování o tomto usnesení. Já jsem chtěl jenom naznačit, jakými cestami bychom mohli hlasovat o tom usnesení. Pojďme podle schválené procedury. Otevřu podrobnou rozpravu, dám vám slovo v podrobné rozpravě, tam prosím, abyste se aspoň formálně odkázal na ono usnesení, a potom můžeme navrhnout proceduru hlasování. Teď, pane zpravodaji, kdybyste byl tak laskav a odkázal se v podrobné rozpravě na to usnesení, které navrhujete. Děkuji za slovo, pane předsedo. Odkazuji na usnesení rozpočtového výboru, které jsem přednesl. Výborně, děkuji. Pokud není žádná další přihláška do podrobné rozpravy, tak prosím, abyste nás seznámil s postupem hlasování. Protože se v tomto usnesení chceme vypořádat i s rokem 2012, kdy státní závěrečný účet byl projednán jednotlivými výbory, ale bohužel, protože Sněmovna končila, byly předčasné volby, tak Sněmovna už nemohla zaujmout konečné stanovisko k státnímu závěrečnému účtu 2012. Jsou dvě možné cesty hlasování.

Doporučuji, pokud není námitka, abychom hlasovali o usnesení jako o celku.

Usnesení bylo načteno, asi není třeba jej znovu opakovat.

Kdo je proti?

Děkuji panu zpravodaji.